211.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr Dienstbier a stejně tak pan zpravodaj garančního výboru, což je ústavněprávní výbor, pan poslanec Vozka.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Jednak se zavádí jednotný elektronický systém registr oznámení namísto několika tisíců evidenčních míst, kde se tato přiznání nebo oznámení podávala v papírové podobě. S tím souvisí samozřejmě i zlepšení kontroly, protože my dnes ani nevíme, jestli na těch tisících míst se ta oznámení doopravdy podávají a evidují způsobem, jaký předvídá zákon ve stávající podobě. Není nikdo ani určen, kdo by vykonával kontrolu nad dodržováním zákona ve stávající podobě. Samozřejmě ta kontrola má dvojí podobu. Jednak veřejnou, protože data v tomto registru by přinejmenším u veřejných funkcionářů ve zjednodušeně řečeno politických pozicích měla být dostupná veřejnosti, to znamená, i veřejnost by měla získat kontrolu nad tím, zda veřejní funkcionáři plní své povinnosti podle zákona o střetu zájmů a podávají oznámení tak, jak mají, tak by se měla zlepšit i úřední kontrola, protože zákon zároveň určuje ústřední správní úřad zodpovědný za tuto agendu, a to Ministerstvo spravedlnosti. Ani takový úřad doposud nebyl zákonem stanoven, to znamená, nikdo neřídil tuto oblast, metodicky ji neusměrňoval a to vedlo také k nejednotnosti v řadě směrů při uplatňování zákona o střetu zájmů. Další věc, kterou bych zmínil, je zjednodušeně řečeno vstupní oznámení o majetku ke dni předcházejícímu vzniku funkce, do které nastoupil veřejný funkcionář, kde cílem je vytvořit jakousi vstupní srovnávací základnu, aby od samotného začátku bylo zjevné a veřejně kontrolovatelné, zda veřejný funkcionář nezneužívá výkonu své funkce k osobnímu majetkovému prospěchu. Poslední věc, kterou bych zmínil, je do jisté míry zpřísnění a lepší rozlišení sankcí, tak aby bylo možné lépe přihlédnout k tomu, jaké provinění proti zákonu nastalo, a ty sankce tedy lépe odpovídaly, a aby také bylo zjevné, že ta sankce v přiměřené výši přišla, pokud veřejný funkcionář nebo jiná osoba zákon v budoucnu poruší. S ohledem na ty základní principy zákona bych dopředu chtěl avizovat, že mé stanovisko jako zástupce vlády, který byl pověřen tady zákon uvést, k těm návrhům, které půjdou proti těmto principům, bude negativní. Zcela zjevně v případě pozměňovacích návrhů, které navrhují vypustit elektronický jednotný systém a zachovat stávající roztříštěnost evidenčních míst. Nepochybně k těmto návrhům také patří z mého hlediska problematický pozměňovací návrh, který doplňuje soudce a státní zástupce, ale zejména ve vztahu k soudcům. Samo o sobě rozšíření okruhu funkcionářů o tyto funkce, tedy o státní zástupce a soudce, bych jako problematické neviděl. Problém je způsob vedení evidence, kdy se právě rozbíjí ten princip zavedení jednotného elektronického registru a vytváří se podle mne zbytečně alternativní způsob podávání v písemné podobě, kdy dokonce jeden pozměňovací návrh vedle veřejné kontroly vylučuje i využití orgány veřejné správy například v trestním nebo přestupkovém řízení, takže pak by to zcela postrádalo smyslu. A stejně tak by proti smyslu zákona byl pozměňovací návrh, který vylučuje z veřejné kontroly vstupní oznámení o majetku, protože pak bychom ho zaváděli zbytečně. Protože proč by se tedy podávalo, pokud by neplnilo roli srovnávací základny a nebylo by možné kontrolovat, jestli od samého začátku veřejný funkcionář nezneužívá své funkce. Tolik k té části týkající se vládního návrhu zákona a pozměňovacích návrhů k nim.

Musím říci, že já tuto debatu také považuji za legitimní. Dokonce si umím představit i přísnější návrhy než ty, které byly podány. Je to samozřejmě otázka úvahy. A musím také říct, že to vychází ze skutečnosti, že vidíme v praxi, že může docházet k rozsáhlým střetům zájmů u členů vlády, byť přiznaným, tak přesto to může být považováno za společenský problém.